Já tedy požádám o vystoupení s přednostním právem pana poslance Miroslava Kalouska. Ten není přítomen. Také ne.

Dobře, dobře. Tak to tady mám.

Takže obecná rozprava je tedy ukončena, tento lísteček už není aktuální. A nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. V podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku. A dovoluji si ještě zmínit v rámci odůvodnění tohoto návrhu, že paní ministryně financí bohužel trochu smíchala věci, které úplně neměla míchat dohromady, když mluvila o těch dvaceti letech v Německu. Těch dvacet let v Německu je na splacení těch dluhů, které teď kvůli té krizi udělají.

V Německu říkají, že budou dvacet let splácet. Vy říkáte, že je budete sedm let vytvářet, a říkáte, že tahle dvě čísla se mají porovnávat.

Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji pěkně.

Tam skutečně se mluví o tom, jak dlouho se budou ty dluhy umořovat. Paní ministryně řekla, že Národní rozpočtová rada jsou ekonomové, kteří nerozumějí právu. Přes polední pauzu jsem měl možnost zjistit, že samozřejmě Národní rozpočtová rada má právní stanovisko, má právní analýzy, a dovolím si předložit svůj subjektivní názor, protože znám všechny členy Národní rozpočtové rady osobně a mnoho jsem se od nich naučil.

A že plně důvěřuji jejich stanovisku a naprosto nedůvěřuji účelovému stanovisku vlády.

Paní ministryně chvíli argumentovala tou evropskou legislativou, chvíli tou národní, jak se jí to zrovna hodilo. Já položím jednu řečnickou otázku. Paní ministryně tvrdí, že pokud tenhle zákon neschválíme, tak není možné odpovědně sestavovat rozpočet, není možné tady provádět hospodářskou politiku. Tak já si dovolím položit jednu řečnickou otázku.

Můžu vás poprosit, kdybyste se pokusili chovat se tak, jak předpokládá fiskální kompakt, že ten zákon je ústavní? A že ho budeme ctít jako ústavní, i když neměl ústavní většinu?

Takže paní ministryně má ještě zájem reagovat. Zatím nemám další přihlášku.